Nakonec sám jste přiznal, Ministerstvo financí, v pátek to, co tady zaznívalo ode mě, od mých kolegů několikrát, že nevyberete na těch dvou daních to, co jste si napsali do rozpočtu, čili že to nakonec přiznáváte. Takže ono je to celé o tom začátku, někdy na začátku se mělo začít, nedopustit vůbec tady tyto obrovské nárůsty, a teď už chytáme takzvaně kočku za ocas. Takže já osobně si myslím, že chápu, co jste tady řekl, rozumím vašim názorům.

Mně vadí spíš jiné věci, mně vadí rozpočet, ale to si řekneme na jiném místě a podrobněji, teď na to není ta správná platforma.

Není to pravda, dočasně. Takže já se spíš ptám.

Děkuji. Děkuji. Já myslím, že musí k tomu, co tady zaznělo, zaznít ještě jedna věc.

Polsko to stojí přes 40 miliard korun podle veřejných zpráv, toto opatření, a vlastně tím si to Polsko pouze tu inflaci, zase ten zvýšený skok odkládá. Vy si vlastně dočasným snížením DPH kupujete za draho odklad vlivu meziroční inflace na tu dobu, kdy to uděláte. Děkuji. Nyní do rozpravy je přihlášen pan ministr Stanjura, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Když už jsme zavedli debatu i k těm mimořádným příjmům, platí pořád totéž a můžeme se tím bít po hlavě. Náš přístup byl, že pro mimořádné výdaje, ať už to byl úsporný tarif, nebo zastropování cen, odpuštění plateb za obnovitelné zdroje a podobně, použijeme mimořádné příjmy, ne ty standardní. Pokud ty ceny mají pozitivní vývoj, jako že mají v prvním kvartále, samozřejmě výrobci elektrické energie prodávají za nižší cenu, tudíž je nižší výběr v odvodu z vyrobené ceny energie, ale tudíž jsou nižší kompenzace.

Co je lepší pro občany a pro firmy?

To si myslím, že je správné. Je to věc, která zajímá naše voliče. To znamená, myslím, naše voliče ve smyslu voliče všech politických stran a hnutí, které jsou ve Sněmovně zajímá postoj jejich politické strany a jejich politického hnutí v těchto klíčových otázkách, což je já jsem to spíš bral, že je jenom potvrzení faktů.

Na tom není nic špatného.